Děkuji.

Pan zpravodaj si chce vzít také závěrečné slovo. Děkuji. Ale pokusím se s tím vypořádat, s těmi návrhy, které zde zazněly, tak, abychom nezavdali žádnou příčinu k nějakému potom zpochybňování postupu. Zvláště v situaci, kdy nejprve a to varování tady zaznělo se cosi řešilo, pak se to neřešilo. Já jenom bych chtěl shrnout, že padly návrhy v pořadí, jak byly navrženy. Legislativně technická úprava zpravodaje poslance Kováčika, pak padl návrh na stažení A16 až A19 paní kolegyně Balaštíkové. A zde bych dal za pravdu panu kolegovi Bendovi. Ano, skutečně, má pravdu.